Tedy musím říci, že bohužel to došlo tak daleko, že lobbing pojišťoven je v tomto ohledu prostě silnější než v drtivé většině zemí Evropské unie. A to je určitě stav, na který je potřeba poukázat, a já to tady znovu zdůrazňuji, protože si myslím, že všechno musí mít svoje hranice hlavně ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie, protože tady dochází k určitému vychýlení vztahu a to není určitě dobře. Myslím si, že i v tomto ohledu je tady dohoda s paní ministryní za hnutí ANO, že Ministerstvo pro místní rozvoj musí vyhláškou dopracovat správu a fungování dozajišťovacího garančního fondu při Státním fondu rozvoje bydlení.

Jsme dohodnuti, podle mých informací, asociace s paní ministryní, že se k tomu konstruktivně postavíme, protože peníze jsou peníze.

Bylo by potřeba vytvořit odborný pracovní tým.

Cílovou částku je potřeba podle našeho názoru uvést ve vyhlášce, protože to je pochopitelně velice důležité.

Jak říkám, je to kompromisní varianta. My bychom se rádi obešli bez garančního fondu.

Byla znemožněna činnost.

Znovu říkám, je to řešení, které je velice kompromisní.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych se také rád velmi stručně vyjádřil k novele zákona o cestovním ruchu, kterou teď probíráme. Je to totiž bohužel další novela zákona, kterou musíme přijmout, nicméně z této novely zákona nemůžeme mít radost. Jak zaznělo, znamená totiž další náklady navíc pro cestovní kanceláře, tedy další překážky v podnikání a další byrokracii. Je to nakonec návrh, jak zaznělo, společně přijatelný, projednávaný opakovaně a ve výsledku s tím snížením na 0,1 % z tržeb je to opravdu asi kompromis pro všechny, kteří jsou na trhu přijatelní.

Snažíme se tady zajistit úplnou bezpečnost, přičemž víme, že život přece není bezpečný, a je otázka, jestli takto draze zajišťovaná bezpečnost s tolika komplikacemi ve výsledku je opravdu to, o co máme usilovat. Já jsem přesvědčen, že jako kompromis to nakonec přijmout máme, nicméně do budoucna pro podobné transpozice evropských směrnic a nařízení je dobře včas alarmovat, včas upozorňovat na to, že to může znamenat další zbytečné náklady, další zbytečnou byrokracii, a bránit se tomu od prvopočátku, neřešit to až jako jev, kterému musíme čelit přijetím další novely a další byrokracií. Děkuji za pozornost. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto bodu. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Dobrý den. Děkuji samozřejmě i oběma předřečníkům, potvrzuji, že skutečně jde o kompromisní návrh, ale možná ještě některá malá upřesnění. Například Rakousko má dobrovolný fond cestovních kanceláří, kam přispívají, Německo zase omezuje vybírání záloh, takže samozřejmě všude to je nějakým způsobem kompenzováno.

To samozřejmě nejsou nijak významné částky. Budeme to samozřejmě naplňovat do dvou let.

To znamená, další zatížení pro cestovní kanceláře pak už nebude. Není tomu tak.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Pěkné odpoledne. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi krátce zdůvodnit svůj pozměňovací návrh. Nevycházel jsem z ničeho jiného než z původní důvodové zprávy samotné transpozice, která hned na několika místech zmiňuje, že tento zákon se netýká lázeňských léčebně rehabilitačních pobytů, nicméně do samotného paragrafového znění se toto nedostalo. My považujeme za důležité, aby to zde bylo explicitně zmíněno, aby do budoucna nedošlo k rozdílným výkladům tohoto zákona.

Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Dovolte mi, abych upozornil na to, že podle § 95 odst. 1 případný návrh na zkrácení třetího čtení musí být přednesen v podrobné rozpravě.